Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil osmou schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 70 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 28. února tohoto roku, tedy včas před jednáním schůze.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Má někdo jiný návrh? Předsedy klubu sociální demokracie se ptám: Pane předsedo pana předsedy Chvojky se ptám, jestli pan kolega Dolínek, ač není omluven, jestli bude přítomen? Navrhuji ho jako ověřovatele schůze.

Paní kolegyně Valachová místo kolegy Dolínka, hlásí se k tomu dobrovolně. Tak dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tyto dva ověřovatele schůze. Kdo je proti? Děkuji vám. Máme zpravodaje této schůze.

Než přistoupíme ke stanovení pořadu osmé schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad.

Prosím o klid, paní poslankyně, páni poslanci, slovo má předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Prosím, pane premiére. Máte slovo. Takže dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové.

Nejdřív bych chtěl všem sdělit, a hlavně občanům, my skutečně vyjednáváme a my chceme, aby vznikla vláda stabilní, aby pracovala ve prospěch lidí.

A lidi mají možná pocit, že vláda v demisi vlastně nic nedělá. My skutečně pracujeme. A já se taky divím, že vlastně ODS, která asi je iniciátorem téhle schůze...

A já jsem rád, že na to máme stejný názor, a proto jsem i pozval všechny předsedy stran a hnutí na 15. března, abychom společně koordinovali naši zahraniční politiku v rámci Evropské unie.

Takže já tomu nerozumím, proč nemůžeme spolupracovat i v jiných věcech ve prospěch lidí této země.